Ráda bych podpořila jak paní ministryni práce, tak předřečnici kolegyni Válkovou, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Protože není to samozřejmě jenom náhradní výživné, co děláme pro zlepšení situace při neplacení výživného.

To si myslím také, že prospěje k řešení situace.

Ale je to řešení, které bude prakticky fungovat.

A mimochodem, právě proto, že to je věc, která se ekonomicky vyplatí. Když se počítá, co přinese státu dlouhodobě největší benefit, tak je to větší zacílená podpora na děti z chudých rodin.

Proto i předkládám za Piráty pozměňovací návrh na celou dobu nezaopatřenosti včetně studia. Děkuji za pozornost.

Dobrý den, dámy a pánové.

Třeba mužů, kteří se starají o své děti, platí na ně.

Já nezpochybňuji ušlechtilý záměr předkladatelů tohoto zákona, ale řekněme si, k čemu to povede.

V době, kdy čelíme obrovskému státnímu dluhu, zavádíme další sociální dávku.

Já už jsem k tomu vystupovala tady minule. A přesně jak jsem říkala, tak je to další sociální dávka.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny.

Dali jsme návrh na zamítnutí, to je asi všeobecně známo. Občanská demokratická strana nesouhlasí z principu s tímto návrhem. Stát nemůže a nemá suplovat odpovědnost rodičů. Je to nová dávka, nový mandatorní výdaj, nic jiného. Podle mého názoru se rozjede mašinerie vymáhání dluhů ze strany úřadů práce a návratnost bude mizivá. Ostatně v důvodové zprávě je zmínka okolo deseti procent. Je to precedent. Stát se vlamuje do soukromoprávních vztahů a je namístě otázka, do jakých vztahů třeba podnikatelských se bude vlamovat příště.

Na to stačí podle našeho názoru stávající systém dávek. Chtěli jsme proto revizi dávkového systému, aby byl jednoduchý, srozumitelný a uměl rychle pomoci. Zatím ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí nic nepřišlo a nic se nepřipravilo.

Děkuji za pozornost. Připraví se Hana Aulická Jírovcová.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Jeden vás, a to bych zdůraznila, vážení členové a členky Sněmovny, nemusí stát vůbec žádné přemáhání, protože jde o stejnou částku, jenom vyjádřenou jiným způsobem.